A o tom teď není pochyb. Ano, nemůžeme věštit, kolik to bude. Ale že to bude a že to budou desítky miliard, to je dnes jistota, to není riziko.

Já si myslím, že tahle informace tady dneska prostě musí zaznít.

Anebo je vám to jedno a pojedete klidně do 600.

My si můžeme dovolit půlbilionový deficit letos, nepochybně ano, ale nemůžeme si dovolit stamiliardové a stamiliardové deficity v následujících letech. Prosím každého, kdo má děti, popřípadě vnuky, aby si něco takového na odpovědnost nebral. Takže tady mám přihlášky na tři faktické poznámky.

Prosím, máte slovo.

Ano, má pravdu. Stejně tak nedostavěná infrastruktura dálnic a silnic první třídy, kam dáváme 20 mld., to také není důsledek koronaviru.